51.

Děkuji paní ministryni, panu zpravodaji, všem ostatním.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Velmi stručně.

Pak je tam novela zákona o dani z nemovitých věcí, kde navrhuje rozšířit pravomoc obcí při stanovení místního koeficientu a umožnit jim stanovit místní koeficient také pro jednotlivou část obce. To je ta možnost, aby mohly obce zvednout daň z nemovitých věcí u podnikatelských subjektů, aniž by zvedaly daň občanům.